Děkuji a to byla poslední přihláška v obecné rozpravě, takže pokud se již nikdo další do obecné rozpravy nehlásí, já v tuto chvíli obecnou rozpravu končím.

Děkuji. Děkuji.

Prosím, paní ministryně s přednostním právem.

Ale chtěli jsme prostě zacílit tu podporu na ty nejzranitelnější.

A ostatní ne.

11 tisíc?

Takže to byla ta základní filozofie.

To já prostě dělat nebudu a nedělám.

který by byl v gesci Ministerstva práce pro tuto skupinu lidí.

Prosím. Děkuji, pane předsedající.